A poslední poznámka, abych nezdržoval.

Také já nerad, a to víte, dělím ten svět na černobílý, kde jsou tady jasné oběti a na druhé straně jasní predátoři.

Není to o tom, že by se nadržovalo nějak dlužníkům nebo věřitelům v nějakém jiném případě. Takže v tomhle bych si dovolil právě na příkladu chráněného účtu ukázat, že to není ten černobílý pohled, který občas v té debatě tady vidíme.

Mimochodem v Německu úspěšně funguje tzv. PKonto. Co už jsem říkal ve druhém čtení a co je pro nás výzva, když už se o tom bavíme, tak je ještě jedna kategorie, které bychom měli pomoci v této věci a v tomto kontextu, a to jsou, prosím pěkně, zaměstnavatelé.

Já vám děkuji za podporu, za pozornost a ať máme dneska třináctého hezký pátek. Děkuji, pane místopředsedo.